Zajímalo by mě tedy, v jaké fázi jsou tato jednání o nákupu levnější elektřiny a kdy se předpokládá, že dojde k dohodě? Zároveň bych chtěl vědět, jak vláda konkrétně plánuje tuto levnější elektřinu využít, komu ji bude prodávat, kdo na ni dosáhne a jakým způsobem? Není totiž času nazbyt a takováto nabídka se neodmítá.

Velmi by tak pomohla českým domácnostem, což je v současné době nejdiskutovanější otázka v rodinných rozpočtech našich občanů.

Nebudu komentovat tu konkrétní nabídku, ani její výhody, ani její nevýhody, a nebudu to dělat z dobrých důvodů, protože jakékoli výroky v této oblasti od předsedy vlády by mohly být cenotvorné, mohly by mít závažný dopad prostě v průběhu jednání není možné nic komentovat.

Představa, že vláda nějakým jednoduchým způsobem zasáhne do cen energií, bude je stropovat, bude určovat velkoobchodní cenu, přestaneme se pohybovat na burze, to je představa do značné míry možná lákavá, ale rozhodně naivní, protože neodpovídá tomu, jakým způsobem se s energiemi obchoduje, v jakém časovém rozpětí jsou energie nakupovány a prodávány, a vlastně takovýto zásah není ani legislativně možný a není často možný ani prakticky. To, co vláda samozřejmě zvažuje a já jsem o tom už tady informoval co připravujeme, je úsporný tarif, což je výrazná pomoc s energiemi, která by se dotkla prakticky všech, kde s finančním přispěním státu budou odběratelé platit nižší cenu za dodávku energií do určité výše, což jim na jedné straně sníží náklady, které s energiemi mají, a na straně druhé je to povede k určitým úsporám.

Já jsem tu některé ty kroky zmínil. Ještě připomenu, že teď aktuálně se snažíme o to a děkuji Poslanecké sněmovně, že pro to vytvořila lepší legislativní podmínky abychom měli dostatek plynu i pro následující zimu a tu zimu, která přijde potom. Děláme to naplňováním zásobníků tak, abychom měli před zimou naplněnost zásobníku plynu na 80 %. V tuto chvíli jsou zásobníky naplněny z výše než 50 % a naplňují se i nadále. To není věc, která by nesouvisela s cenami energií, protože kdyby se nám stalo to, co se stalo už některým zemím, že byly ze dne na den přerušeny dodávky plynu z Ruska, tak kdybychom nedělali tato opatření, tak by to mělo naprosto zásadní dopad nejenom na ceny pro domácnosti a firmy, ale mělo by to i zásadní dopad na dostatek energie, a to je něco, co si opravdu nemůžeme dovolit.

Takže tyto kroky děláme, děláme kroky krátkodobé, které pomohou lidem teď, a děláme kroky středně a dlouhodobé, které zvýší energetickou bezpečnost České republiky a zajistí lidem a firmám do budoucna dostatek cenově dostupné energie. Pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Zástupci podnikatelů před několika týdny ve společném dopisu vás jako vládu vyzvali, abyste ceny energií zastropovali. Vzhledem k tomu, že nějakou formu regulace a pomoci podnikatelům zavedly mnohé ostatní země Evropské unie, se čeští podnikatelé velmi vážně obávají ztráty své konkurenceschopnosti. Děkuji za vaši odpověď i za tyto české podnikatele.

Pane premiére, máte slovo. Ano, pane poslanče, děkuji za doplňující otázku. Já jsem hodně mluvil o pomoci rodinám, domácnostem, soukromým odběratelům. Samozřejmě že pomoc firmám je také důležitá, my ji neopomíjíme.

Na pomoc větším firmám s energeticky náročným provozem připravuje Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministerstvo životního prostředí kompenzace nepřímých nákladů na emisní povolenky. Česká republika získala a to je taky výsledek nějaké aktivity notifikaci těchto programů Evropské komise a celkem by firmy v rámci těchto kompenzací od státu mohly inkasovat až 800 milionů korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu dále chystá podporu firem v rámci takzvaného dočasného krizového rámce pro opatření, státní podporu na podporu hospodářství po agresi Ruska vůči Ukrajině, ale chystáme i další věci, po kterých podnikatelé volají, což je třeba zrychlení povolovacích procesů pro instalaci obnovitelných zdrojů, vypsání výzev, které podpoří rozvoj obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti, připraveny jsou dotace v hodnotách desítek miliard korun. To jsou konkrétní kroky, na kterých pracujeme.

Děkuji. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.